Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Poté bychom se věnovali bodům z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Dále bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze, zákony vrácené Senátem a zákony druhé čtení.

Děkuji. Ještě jednou prosím o klid. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové.

To znamená jako bod číslo jedna odpoledního jednání zákon o potravinách a tabákových výrobcích a jako bod číslo dva zákon o oběhu osiva a sadby. Já vám děkuji, pane předsedo. Písemně se k pořadu schůze přihlásil pan poslanec Ondráček. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V podstatě jdu jenom s takovou technickou žádostí. Včera při změně programu schůze jsme schválili nový bod, který se týká vlastně bodu, který budeme projednávat za chvíli na návrh paní kolegyně poslankyně Jany Černochové.

Takže jde o to, abychom ty dva stejné body, které máme teď na programu schůze, mohli projednat současně a oba dva nějakým způsobem ukončit a ten bod 253, který máme také od včerejška schválen, aby nám nezůstal viset na programu schůze. Takže je to taková technická žádost, abychom tento bod zařadili za již pevně zařazený bod paní poslankyně Jany Černochové, který má číslo 254, pokud si dobře pamatuji. Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh k schválenému pořadu schůze. Není tomu tak.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ondráčka, abychom bod 253...

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat.